Děkuji, vážený pane předsedo, vážená sněmovno, já jen abych nezůstal úplně dlužen, byť samozřejmě nebudu reagovat na všechny tady zaznělé výtky, protože některé jsou v rovině víry. Uznávám, že existuje debata o tom, jestli třeba nekonvenční nástroje měnové politiky jsou více či méně úspěšné, efektivní v oblasti dosahování cílů měnové politiky, a souhlasím s panem poslancem Skopečkem, že v této oblasti ta debata je velmi nejasná, resp. její výsledek je velmi nejasný. A já sám nejsem žádný nadšenec nějakých nekonvenčních měnových opatření, ale k těm tento zákon nijakým způsobem nenabádá ani nesměřuje. On je mnohem více zaměřen na oblast finanční stability. A tady si myslím, že potřeba rozšířit nástroje pro centrální banku je nesporná, máli dostát tomuto svému mandátu, této části svého poslání.

To není o nějakém dalším přesvědčování podle mého názoru.

Skutečně, omlouvám se, ale to je, myslím si, trošku v tuto chvíli malichernost, a rozhodně žádné zombie podniky nakupovat a udržovat při životě nebudeme. Jak už jsem řekl, můžeme maximálně plnit svůj mandát v oblasti cenové a finanční stability. A jestliže teoreticky, když tady hovoříme o krizovém zákoně, nastane situace, že nebude zbytí, než na tom sekundárním trhu do nějakých obchodů s finančními institucemi vstoupit, tak vždycky rozhodně budeme brát ohled na to, že plníme tento svůj mandát, a samozřejmě tím kritériem, jediným kritériem pro využití nástrojů je naplňování tohoto mandátu, systémová významnost té záležitosti. To jsou prostě naprosto falešné, nezlobte se, opravdu trošku malicherné problémy.

Tak a poslední poznámka, tady jenom pro metodické vysvětlení. Pan poslanec Kalousek má obavu o ztrátu centrální banky a o to, že to bude komplikovat vstup do eurozóny. Tak prosím pěkně, ztráta centrální banky není překážkou vstupu do eurozóny, protože máme tady příklad Slovenska, které dodneška má kumulovanou ztrátu centrální banky, a žádný problém pro vstup do eurozóny to nečinilo.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

Děkuji za slovo.

My přece nic takového dělat nebudeme.

Ale protože to nemáte dělat, tak k tomu ani nemáte mít ten instrument, protože když vám ten instrument dáme, co kdybyste to náhodou udělali? Děkuji.

A jinak ještě poprosím o hlasování o doprovodném usnesení. Chci načíst doprovodné usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá Českou národní banku pravidelně informovat o objemu a využití nových měnových nástrojů Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Paní ministryně? Nemají zájem. Připomínám všem, že platí dohoda ze včerejšího dne, že nejprve probereme všechny zákony z resortu Ministerstva financí, což je ještě bod 3 a 4, a poté přistoupíme ke třetím čtením.

Pokračujeme bodem 3. Předávám řízení schůze.